Dámy a pánové, dobré ráno.

A teď vážně.

To jsem si jist. Zatřetí.

Ale, a teď to řeknu, ideologickou věc. Já jsem sliboval v kampani, teď to slibujeme voličům znovu, že nikdy nezvýšíme daně a nikdy pro to nebudeme hlasovat. A místní poplatky jsou také daněmi. Daně mají být nízké, zvyšovat se nemají.

Děkuji. A vystoupení pana poslance vyvolalo několik faktických poznámek.

Děkuji za slovo. Mandát mám sice za Olomoucký kraj, nicméně jsem slíbil, že budu vykonávat tento mandát v zájmu všeho lidu, tudíž i občanů v jiných částech republiky, nejenom ve svém kraji. Děkuji. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Třešňák. Připraví se pan poslanec Jiránek.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jiránek, poté bude reagovat faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. K redistribuci turistů. Já jsem z Trutnova a máme tam na starosti svazek obcí Východní Krkonoše, který se zaměřuje právě na turismus.

Je to normální strategie pro turismus a není na tom nic jak jste to řekl? socialistického, nebo... teď si nevzpomenu. Děkuji. Přečtu omluvu. Od 18 hodin do konce jednání se dnes omlouvá pan poslanec Josef Kott.

Já to nejsem. Děkuji.

Takže prosím, to není žádný propracovaný manuál, jak redistribuovat turisty.

Tady je totiž úplně jiný pohled toho, kdo poskytuje ubytování, a toho, kdo ve svém katastru má ubytovací kapacity.

Takže prosím, uvědomme si, že to jsou peníze pro municipality, ale ne pro zlepšení kvality ubytování a dalších věcí. Že to chce radnice, to chápu. Děkuji. A už jsem tady neměl žádnou faktickou, ale teď se nám zase urodilo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. My nezvyšujeme poplatky. A to je zcela zásadní rozdíl. A mě překvapuje, že zrovna pan Klaus je takhle moc proti právům samospráv. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jiránek, poté pan poslanec Klaus.

Oni vědí, že tolik nechtějí dát, takže ten hoteliér... Ale mají tu možnost. Prostě si řeknou, tak dáme 40, tak dáme 60, protože proč?

Děkuji. Další omluva. Faktická poznámka pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Staněk. Já jsem myslel, že třeba někdy spolu můžeme souhlasit v některých záležitostech.

Děkuji. Pan poslanec Staněk, faktická poznámka, poté pan poslanec Bartoš. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu se opakovat, už jsem to tady jednou říkal a věřil jsem, že to nebude potřeba opakovat, ale zjevně je opakování matka moudrosti. Tato diskuze už se nevede o tom tématu, které máme.